Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne.

Pokračujeme v rozpravě, která byla před polední přestávkou přerušena.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Na řadě je pan poslanec Martin Kupka, který v tuto chvíli není přítomen, jeho přihláška se posouvá, a dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Třešňák, který také není přítomen. Je přítomen.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, chtěl jsem oslovit i vážený pane ministře, ale pana ministra tu teď nevidím, tak doufám, že některé dotazy, které položím, by posléze odpověděl.

Na minulé schůzi jsem také zmiňoval možné jednání orgánů Evropské unie ve vztahu k dočasnému omezení patentu léčiv, a ačkoli to mnou navrhované usnesení neprošlo, tak v té obecné rovině je stále několik dotazů týkajících se koordinace kroků v rámci Evropské unie, asi nemá smysl, abych je zde detailněji předčítal, a to ponechám stranou, že zdravotnictví jako takové je sice v kompetenci jednotlivých národních států, nicméně jsme v naprosto odlišné situaci, a ta spolupráce v mnoha oblastech je tady mnohem aktuálnější. A nejsou to jen otázky.